Ne, mně to stačí. Děkuji. Děkuji. Tím považuji interpelaci za skončenou. A budeme pokračovat.

Prosím. Vážený pane premiére, interpelovala jsem vás ve věci hospodaření Kanceláře prezidenta republiky a samozřejmě s poukazem na to, že je otázkou, jak se hospodaří s majetkem, který spravuje Lesní správa Lány spadající právě pod Kancelář prezidenta republiky.

Také jsem poukazovala na to, že i vy jste se vyjádřil nelichotivě na adresu pana Mynáře a pana Nejedlého, že dělají byznys na hlavu státu, a dotazovala jsem se vás, jakým způsobem se stavíte k těmto podezřením a zda vás to skutečně nějakým způsobem neznepokojuje. Ve své odpovědi jste mi sdělil, že paní ministryně financí mně odpověděla dopisem na podobnou interpelaci a že tímto považujete interpelaci za zodpovězenou.

Čili já se spíše ptám tedy vás, zda souhlasíte s tím, jak odpověděla paní ministryně, anebo skutečně se budete nějakým způsobem zabývat tím, jak se vlastně v Kanceláři prezidenta republiky hospodaří. Děkuji za odpověď.

Prosím, pane premiére, máte slovo. Tak k té interpelaci bych chtěl uvést: Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro oblast hospodaření s majetkem státu, není zároveň primárním správním orgánem příslušným k provedení komplexní prověrky hospodaření u organizace spadající pod kapitolu se zvláštním postavením z hlediska rozpočtu.

Kromě hlavní činnosti může vykonávat také jinou činnost, ale její předmět a rozsah musí být v souladu s § 63 odst. 1 rozpočtových pravidel do zřizovací listiny doplněn před jejím započetím. Jiná činnost musí být sledována odděleně od hlavní činnosti. Pokud je třeba k nějaké činnosti, například těžba, potřeba získání nějakého zvláštního povolení, musí takové povolení získat i státní příspěvková organizace. Státní příspěvková organizace může peněžní prostředky, kterými disponuje, používat jen k účelům, na které jsou určeny, a to na krytí nezbytných potřeb, na opatření zakládající se na právních předpisech a na krytí opatření nutných k zabezpečení nerušeného chodu organizace. V případě, že státní příspěvková organizace použije finanční prostředky v rozporu se zákonnými ustanoveními, případně v rozporu s podmínkami, za kterých jí byly poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu, může se dopustit porušení rozpočtové kázně.

Nelze vyloučit, že tato skutečnost nemůže mít vliv na rozhodnutí dalších kontrolních orgánů, jestli a případně kdy zahájí své vlastní prověřování v intencích jejich působnosti. Rovněž nelze vyloučit, že s ohledem na rozsah medializovaných informací již výše uvedené orgány nečiní v rámci své vlastní působnosti standardní úkony směřující k využití relevantních informací adekvátním způsobem.